Vážené kolegyně a kolegové, projednáváme další bod, úvodní slovo má mít zástupce předkladatelů a žádám, aby tady byl takový klid, aby mohl důstojným způsobem přednést své úvodní slovo. Ti, kteří diskutují minulé téma, ať diskutují v předsálí, prosím. Moc děkuji, pane předsedající.

Tento návrh zákona, který jde do druhého čtení, tak je to návrh zákona o zdravotních službách. Také zavádíme v tomto zákoně centrum komplexní péče, které by mělo být de facto jako transformační prvek pro všechny kojenecké ústavy.

Takže moc děkuji za podporu a těším se na pozměňovací návrhy.

Dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku.

Děkuji, pane předsedající.